Rád bych se nicméně vyjádřil i tady ke koaličním poslancům, kteří říkají, že za vysoké ceny energií může pouze nebo jenom nebo hlavně Putin. Samozřejmě považuju tu válku na Ukrajině za šílenou a považuju to, co dělá Vladimír Putin, za šílené, způsobuje to hospodářské potíže Evropě a celému světu, určitě to vede k tomu, že krize na trhu s energiemi je hlubší, než by musela být, nicméně jsem přesvědčen, že to není jediný faktor toho, co se dnes na energetickém trhu děje.

Takže my jsme si zavírali a zakazovali investovat do levnějších stabilních fosilních zdrojů, o to více jsme dávali prostor obnovitelným zdrojům, kde ale byl potřeba zase ten ruský plyn, takže jsme zvyšovali závislost na plynu, které dnes čelíme.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Skopečka, prostřednictvím pana předsedajícího.

Oba dva se tam shodli na tom zastropování.

Takže to je jedna věc.

Děkuji za odpovědi. Také děkuji.

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych možná také zareagoval na tu debatu. Ale chtěl bych upozornit, že pořád jsme součástí Evropské unie.

A nyní s přednostním právem pan místopředseda Skopeček. Já jsem zmíněnou Devadesátku neviděl, nesledoval, nicméně to je jedno. Považuju za naprosto normální, přirozené, že můžeme mít v rámci stran koalice různé názory.

Považuju za přirozené, že se v tom můžeme v rámci koalice lišit.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, budu pokračovat.

A já musím říct, že to jsou pořád jedny peníze.